Kdo chce nalézt objektivní informace, má možnost. A co vy, zaměstnanci nás občanů, vládo?

Dětem odpíráte právo na řádný rozvoj a vzdělání, které mimo jiné povinně nařizujete.

Nutíte je využívat technologie IT, které mají prokazatelně negativní vliv na řádný osobnostní rozvoj. Co víc?

Dokáže mi někdo podat rozumný argument, proč týrat dítě testem? Ale nejen dítě, ale i zaměstnancům podmiňovat přístup do zaměstnání, který nemá žádnou vypovídací hodnotu? Smysl vidím jeden prodat co nejvíce testů, inkasovat co nejvíce peněz.